Já, Radek Vondráček, hlasuji s náhradní kartou číslo 10.

Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Janu Valachovou. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů schůze. Nikoho nevidím. Co jsem řekl?

Já jsem byl před zahájením schůze požádán, zda by krátce mohla vystoupit před otevřením bodu a otevřením schůze paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím.

V posledních týdnech to tempo nárůstu počtu obětí se pohybuje mezi 150 až 200 i více lidmi denně. Tak děkuji.

Děkuji.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 84, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Po dohodě všech klubů dnes zasedáme v redukovaném počtu. Konstatuji, že všichni poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání. Nyní tedy bychom přistoupili k vlastnímu pořadu 70. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Já jsem jenom zapomněl přečíst omluvy členů vlády.

Podle § 109m lze doplňovat pouze návrh pořadu schůze a nikoliv schválený pořad schůze. Ptám se, zda je nějaký návrh na doplnění toho programu, tak jak byl v pozvánce? Nikoho nevidím. Budeme tedy jednat pouze o prodloužení nouzového stavu. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh pořadu schůze. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pořad schůze tedy byl schválen. Já jenom mám ještě drobnou informaci.